Máme červenec, projednáváme změnu 63 zákonů s neurčitým výsledkem. A proč konstatuji s neurčitým výsledkem?

Předpokládala jsem, že ta již proběhla před projednáváním balíčku tady na plénu.

Ale pan premiér tu prohlásil, prosadíme, schválíme ozdravný balíček.

Navýšení daně z příjmů právnických osob. Jak můžeme předpokládat, že budou naše firmy konkurenceschopné, když ztěžujeme jejich podnikání, zvyšujeme daně, zvyšujeme energetické vstupy, zhoršujeme investiční prostředí. Neodradíme tak potenciální investory, kteří by mohli pomoci stimulovat náš ekonomický růst? Zároveň podle mého povede toto zvýšení ke zvýšení cen, které zaplatíme my všichni, občané této země. Další opatření, které si zaslouží mou kritiku, je zrušení či snížení některých daňových úlev pro fyzické osoby. Mám na mysli daňové odečty a slevy na školkovném, na studenta, na nepracujícího manžela či manželku. Nedotknou se tyto změny náhodou právě rodin, jejich disponibilní příjem se sníží a jejich životní úroveň se tak zhorší. Pan ministr Jurečka tady při projednávání změny zákona o důchodovém pojištění konstatoval, že v tomto okamžiku nepředstavuje důchodovou reformu, ale pouze snížení tempa růstu důchodů a ztížení odchodu do předčasného důchodu. Důchodovou reformu jako takovou ctěné Sněmovně představí na podzim letošního roku. Mimo jiné toto potvrdil i ministr financí pan Zbyněk Stanjura. Jen pan premiér nás přesvědčoval ve svém vystoupení o něčem jiném. To se v rámci vlády neumíte dohodnout? Pan ministr Jurečka naznačil, že by v rámci důchodové reformy rád podpořil právě rodiny s dětmi a vůbec mladé, aby rodiny zakládali. Děkuji, že se přiklonil k vašemu názoru, který tady prezentuje SPD dlouhodobě, a tím je podpora pracujících rodin s dětmi. Jenže jak s tímto koresponduje váš vládní takzvaný ozdravný balíček, který snižuje disponibilní příjem rodin, které chcete tak mohutně podporovat. Je někde spočítáno, o kolik se případně navýší počet žadatelů o nepojistné sociální dávky? Máte jasno o dopadech svých opatření na výdajové straně vašeho rozpočtu?

Jaký signál tímto vysíláte našim podnikatelům?

Jasně, korporát potřebuje levnou pracovní sílu.

Dozvěděli jsme se to od novinářů, na jednání nesly strany seznam dvou desítek dodatečných návrhů k balíčku.

Daň z nemovitostí celá obcím, nebo to vlastně bude jinak? A co rozpočtové určení daní? Jaké vlastně bude? A co jsme tedy konstatovali a kritizovali my otevřeně tady na plénu?